Nejrozumnější v této chvíli je zachovat status quo. Myslím, že ten trend můžeme říkat bohužel, může se nám to nelíbit, ale je jasný.

A vyhráli v tom kurzu, protože jsme dosáhli výsledku, kterým sázkaři nevěřili.

A navíc se zvyšuje riziko, že ten výnos nakonec bude nižší.

Ale je to legální. A když je nějaké podnikání legální, tak má mít normální podmínky.

Tak si představuji, jak finanční úřad bude takovou možnou daň z výhry předepisovat.

No, nebude se to dít. Stát to není schopen zkontrolovat.

Je to tam ze štěstí? Nebo jak bych to nazval? Jinak by ty firmy nevydělávaly. Takže nakonec ti, kteří hrají, víc prohrají, než vydělají. Tak nevím, proč ten návrh je vůbec v tom návrhu obsažen.

Tak prostě už to tak bude.

Protože to chce paní ministryně. Všechny věcné argumenty, a hned to pochopíte. Politicky možná, věcně určitě ne. Když to nejsme schopni ani spočítat, ani vymoci, ani předepsat? Možná jednotlivě na udání ano. Ale takhle by Finanční správa prostě fungovat neměla.

Já se pak dostanu ještě k návrhu spotřebních daní.

Dvě stě, vidíte. Ještě méně, a stejně byl spokojený. Když potřebuji sto, tak řeknu tisíc. A mám kam ustupovat. Pamatujete si Jana Hamáčka?

Vidím, že funguje koaliční kompromis. Ani bych jim tolik nedal, paní ministryně.

To znamená, neříkal veřejnosti pravdu, když ohlašoval, že bez 20 miliard je ten rozpočet naprosto katastrofický.

Nestačí to. Pořád málo.

Žádné překvapení. Není to zásluha vlády. Pokud máme někomu poděkovat, tak našim zaměstnavatelům, našim podnikatelům. I ti malí živnostníci, kteří mají zaměstnance, platí odvody za své zaměstnance. Ti zvyšují příjmy.